Kdy konečně vláda pomůže našim lidem se zdražováním energií, potravin a bydlení? Arogantní a neschopná vláda Petra Fialy kašle na naše potřebné občany. Místo pomoci našim lidem premiér Petr Fiala z ODS posílá naše miliardy Ukrajincům a na Ukrajinu a chce nakupovat předražené americké stíhačky za 100 miliard.

Rekordní peníze stát získal v podstatě u všech daní.

Na dani z příjmu právnických osob stát vybral 128 miliard korun, meziročně o 16,5 miliardy korun více.

Jsme tedy v situaci, kdy stát má rekordní příjmy. Vláda Petra Fialy, která odmítá lidem pomáhat a naopak jim tahá z kapes stále více a více peněz, se vymlouvá na rekordní zadlužení. Ano, dluhy tu bohužel jsou a odpovědnost za ně nesou všechny dosavadní vlády, ať už vlády současné pětikoalice, nebo vlády jiných minulých koalic.

No ale podívejme se zpátky na tu situaci kolem státu a hlavně kolem současné vlády Petra Fialy.

Část dluhopisů, objemově v řádu jednotek procent, stát nabízí také občanům a některé emise dluhopisů byly vydány i pro zahraniční investory. Jaké byly úroky u těchto dluhopisů? Ještě loni počátkem roku to bylo jedno procento. Později se úroky zvedly na dvě. Teprve nedávno začalo Ministerstvo financí prodávat dluhopisy s indexací podle inflace. Co tím chci říct? Zatímco stát má rekordní příjmy, tak inflace fakticky snižuje reálnou hodnotu státního dluhu. Inflace a drahota státu, neboli této vládě, vydělává neskutečné miliardy a současně snižuje reálné zadlužení, aniž by vláda hnula prstem. Nesmí nijak bojovat s inflací a také to tak bohužel dělá. Ty stovky miliard, které má Fialova vláda navíc, když do toho započteme i třeba zisky ČEZu, reálně zaplatili naši občané a firmy. Tyhle peníze jim z kapsy nevytáhl Putin ani Čína, ale česká vláda Petra Fialy, která se chopila inflace jako nástroje, jak vyřešit problém se státním rozpočtem, a to tak, že ty peníze natvrdo a nemilosrdně vybere z kapes našich občanů a firem. Jedním z cílů této vládní loupeže se staly i zdravotní pojišťovny. Na jedné straně stovky miliard Fialova vláda chystá vydávat na zbrojení.

No prostě všech slušných občanů České republiky. Na druhé straně vláda krade 14 miliard korun našemu zdravotnictví, a zhoršuje tím dostupnost zdravotní péče pro naše občany a pracovní podmínky zdravotníků. A ještě to zdůvodňujete tím, že prý rozpočtu hrozí katastrofa. Takové bezostyšné lhaní a překrucování faktů ze strany vlády naše veřejnost a Sněmovna dlouho neviděly.

Vyšší úroky také přinášejí firmám dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení, ale i dražší spotřebitelské úvěry. Ano, inflace může být někdy způsobena tím, že je mezi lidmi mnoho peněz a málo zboží. Ale tohle opravdu není náš případ.

Žádné žebračenky, žádná almužna lidem tyhle ceny nesníží. Tvrdit, že nějaký příspěvek na děti je protiinflační, je nehorázná lež.